Podle § 53 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny se schůze Sněmovny nekonají v pondělí, pokud se Sněmovna neusnese jinak.

Při svém posuzování konkrétního termínu konání schůze jsem přihlédl zejména k tomu, aby mezi vyrozuměním poslanců o konání schůze a jejím zahájením uplynulo alespoň pět dnů, tak jak stanoví § 51 odst. 6 zmíněného zákona.

Vzhledem k tomu, že v této místnosti není hlasovací zařízení, budeme hlasovat zdvižením ruky a výsledky tohoto hlasování budou zjišťovat skrutátoři, které určil vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny.

Zeptám se, zda někdo z poslankyň či poslanců má námitky proti osobám skrutátorů? Není tomu tak. Poprosím techniku, zda by bylo možné zesílit zvuk v sále, protože jsou stížnosti, že je mě málo slyšet. Já tedy také přidám na hlase. Ještě dvě informace.

Rovnou si to vyzkoušíme.